Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Paní ministryně? Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 136. Tento návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.